Já za řadu těch věcí, které ministerstvo dělá, musím vyslovit poděkování. Ano, má to svůj nějaký smysl, ale bohužel v tuto chvíli se obávám, že ten smysl je hodně hodně mediální.

A skutečně to, co se učí na medicíně jestli něco děláme v preventivní podobě, je to vždycky levnější a vždycky účinnější.

Jedno na tom, jaký je ročník, který mají na svém rodném listu. Proto je to důležité, abychom toto všechno udělali. Neříkal bych nikdy, že to onemocnění je lehké nebo nezávažné. Říkám to jenom tady v tomto kontextu, že je potřeba si uvědomit, které jsou ty skupiny, které jsou ohrožené, a vytvořit i systém, kterým se bude rozdílně s těmi skupinami pracovat.

Ten problém určitě před námi není dlouhodobý.

Ten příklad, co říkal kolega Kasal, že nebudeme mít nemocnici.

Proto je potřeba skutečně k tomu přistupovat solidně, vážně.

Děkuji. V rozpravě nyní vystoupí pan poslanec Válek a připraví se pan poslanec Kaňkovský. Prosím, máte slovo. Dámy a pánové, já jsem chtěl poděkovat panu ministrovi.

To si myslím, že je klíčová věc. Pokud tomu tak opravdu je, jsem spokojený. To, že infekce koronavirem vznikla, jsme věděli v lednu.

Prevence je soubor opatření předcházení chorob. Preventivní znamená zabránění infekce a v podstatě vzniku zdroje nebo šíření infekce.

A to se bohužel nestalo.

A tuto informaci jsem chtěl, aby zazněla právě na té lednové schůzi už před více než pěti týdny. A bohužel nezazněla. Třetí bod, který mně vadí a zase si myslím, že jakákoliv opatření, která budou systémová, která budou standardizovaná, všichni v tomto parlamentu podpoří a budou stát za Ministerstvem zdravotnictví a vládou a nebudou tato opatření kritizovat je určitá, já to řeknu vstřícně, nesystematičnost.

Rozumím tomu. Přijali jsme preventivní opatření. Tam žádná opatření nejsou.